Jaký je důvod snížení daní a snižování daní těm, kteří mají vysoké příjmy. Pro mě je tohle základní problém, ten kořen pro mě, proč se těžko můžu ztotožnit s tím návrhem, který tady byl předložen, jaký má smysl snižování daní lidem s vysokými příjmy.

Tam není nic zvláštního. Kde je u nás problém, tak to jsou samozřejmě ti nízkopříjmoví. My máme v podstatě stát, který je financován hlavně finančními odvody zaměstnanců. Máme vysoké zdanění práce. Ano, tam je problém. Ono to má smysl ve chvíli třeba, když vytváříte deficit, pokud to nakopne ekonomiku.

To máte největší jistotu. To prostě pravda není.

Ty peníze jdou bohužel vniveč. A to je moje námitka.

A proč by to obecně mělo být dobro?

A taková jednoduchá představa, že snížení daní znamená automaticky, že poroste ekonomika, vybere se na daních a pak to prokape i k těm chudším. Ale přátelé, tato představa není pravdivá. Já si vzpomínám na jednu studii, ta byla ve Spojených státech amerických, tu dělal ten tým asi před pár lety, který ukazoval srovnání amerických států, které snížily daně, a ukazoval, že to není pravda, že ty daně americké, které snížily daně, potom rychleji rostly. Ta ukazovala, že to prostě takhle není. Snížení daní neznamená nakopnutí růstu. Tohle prostě neprokážete. Naopak u těch nízkopříjmových bych to ještě chápal, protože tady dneska zaznívá právě plno stížností na to, že není zájem o práci, že jsou nízké... O tom tady nakonec mluvil i poslanec Jurečka. To je něco, co skutečně pomůže, může nakopnout, protože to může posílit spotřebu. Ale opakuji pořád tu svou základní větu. Já prostě neberu jako samozřejmost, a vůbec nechápu, jaký je smysl zvyšování daní těm, kteří mají vysoké příjmy. Na to se ptám. Ať mi někdo řekne nějaký argument, jaký tohle má smysl. Takový deficit, ten vám prostě v ničem nepomáhá. A toho se prostě obávám. Toho se obávám, že je skutečně dávání peněz někam, kde se nám to vůbec nebude vracet a bude to vytvářet pouze obrovský problém v příjmech do budoucna.

Tohle on říkal, že je klíč k pochopení toho, proč se zvyšují daně. A pak je tu ještě jeden důvod, který musím zmínit a kterého se také obávám, protože mám svěřenu kulturu. Já se prostě bojím toho, že tento typ úprav daní povede k tomu, že na tom samozřejmě budou ztrácet města, obce, kraje, a prostě pokud dojde k tomu, a navíc ještě v kombinaci s tou pandemickou krizí, která na kulturu dopadla zvlášť těžce, tak se prostě bojím toho, že tady dojde k tomu, že dojde k omezování kultury, že bude klesat ta snaha obcí, měst financovat kulturu nebo investovat do provozu vůbec kulturních služeb a že zvlášť v regionech, si myslím, to může vést opravdu k tomu, že vzniknou ztráty, že prostě zaniknou soubory a že se nepodaří udržet to, co, myslím, patřilo velmi významně k charakteru života v této zemi.

Takže to je také něco, co mi připadá jako silný důvod, proč bych na vás velice apeloval, abyste zvažovali tohle hlasování. Já se prostě bojím, že tady mohou vzniknout trvalé škody, které se nebude dařit možná dlouho odstranit. A je to něco, co si myslím, že jestliže jsme si říkali, že chceme budovat zemi, která bude vědecky inovativní, kulturní a kde tohle budou věci, které budeme podporovat, tak by to znamenalo, že ta epidemie nám tuhle představu země úplně zničí. A také si myslím, že tady se mluvilo o tom, jak dlouho má tato úprava platit. Já si také nedovedu představit, že má smysl dělat takovýto typ zásadních daňových změn, třeba že se řekne, to děláme na dva roky. Přiznám se, že tomu také nerozumím, protože přece je pochopitelné, že když něco děláme krátkodobě, tak to neovlivní reálně ten život.